Miliony lidí nevědí, jak vyjdou finančně. To je fakt! Odmítáte řešení opozice. Jsme tady dvě opoziční strany. Teď jsme tady na dnešní schůzi, kde berete 14 miliard korun zdravotním pojišťovnám v situaci, kdy lidé nemají na zubaře, v situaci, kdy se měsíce čeká na různé výkony. To se úplně míjí.

Takže nevím, o jaké většině lidí mluvíte. Já nevím, kdo je pro vás tedy normální člověk?

To jako bezesporu. Ale prostě teď nejste v pozici, abyste nám říkal, co a jak. Protože vaše politika, pane ministře Jurečko, já už jsem vám to říkal minule... Nechtějí. Oni to říkají.

To znamená, taková je u vás teď situace za vašeho vedení.

Takže za sebe říkám, že je to katastrofa. Miliony lidí uvrháváte do obrovských finančních a sociálních problémů.

Vy jste hodili do koše, vy jste hodili do kanálu miliony občanů České republiky, kteří teď nebudou mít na ty zálohy, nebudou mít na ty energie.

To je výsledek toho hlasování, který tady byl.

Říkáme to tady od jara. Tuto poslední možnost jsme chtěli využít. A teď jste to celé hodili do koše. Už se nestíhá nic. Takže vy jste plně odpovědní, a to vám chci říct, za veškeré problémy českých občanů nejen ve zdravotnictví, jestli si to dneska prohlasujete na sílu nakonec, ale i za veškeré problémy ekonomické, sociální, zdravotní, že lidé nebudou mít na energie, padají do dluhových pastí, do exekucí.

Máte plnou odpovědnost za všechno. A to tady budu neustále dokola i v médiích opakovat. A musím se úplně smát tomu, když byl náš předseda klubu Radim Fiala tuhle v televizi a ministr vaší vlády se ho tam ptá: A jak byste to řešili vy? Tak to položte. Tak to položte a nechte to na někom jiném. Ale kdybyste to dělali aspoň sami pro sebe. Jenže vy tou vaší zoufalostí obtěžujete celou republiku. Celá republika jde do obrovských problémů, do obrovských problémů.

Pane ministře práce a sociálních věcí, vy žijete v úplně jiném časoprostoru. Co nám to zde říkáte? Že během několika týdnů bude připraveno řešení pro zastropování? Podstatné je to, že od začátku roku na vás naléháme, prosíme a žádáme, abyste připravili plán a řešení na všechny možné varianty, které mohou nastat ve smyslu opatření, včetně toho, že může přijít situace, kdy se bude zastropovávat. Od března to říkáme velmi důrazně. A od července neděláme nic jiného, než že hovoříme o tom, že je třeba zastropovat. Pan ministr průmyslu a obchodu Síkela tvrdí, že si nenechá od nás do ničeho mluvit, že ví sám řešení a ať zapomeneme na to, že se bude něco zastropovávat. Jako důvody uvádí to, že by to bylo nemotivační, že by se nespořilo, že to nedělají jinde a tak dále.

To naštěstí řekl dnes premiér Fiala. A já mu za to děkuji, že to poprvé vůbec řekl, ačkoliv ještě před pár dny pan ministr Síkela říkal, že to je něco nereálného. Jenomže ono to není skutečně tak jednoduché.

A je třeba si uvědomit jednu věc: i když byste o tom rozhodli v následujících týdnech, tak jak říkáte, tak většina elektřiny na příští rok je prodána, jestli jsme si to neuvědomili. Co z toho vyplývá? Že ty domácnosti na to stejně nedosáhnou.

On tady řekl, to jste všichni slyšeli, že narůstá počet exekucí. Já bych čekal, že poslanec a předseda parlamentní strany jako sleduje informace tak důležité pro občany této země a podívá se na vývoj exekucí v této zemi, na data, která k tomu jsou. A počet exekucí za pololetí tohoto roku klesl.

Dáváme opravdu lidem šanci, aby skončili s těmi exekucemi.

To nejsou průzkumy.